Ještě se zastavím znovu u té otázky povinnosti záklopky.

Veškerá tato označení s odkazem na kvalitu, s odkazem na původ jsou vždy na dobrovolné bázi. Já si nemyslím, že by bylo nutné dávat povinnost každému vinaři, že musí víno vyrobené z hroznů domácí produkce takto označovat.

Děkuji. Děkuji, pane ministře.

Já vám děkuji a předávám řízení schůze.

Dobré poledne, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Protože jsou vyčerpány přihlášky do rozpravy ve třetím čtení, ptám se ještě, jestli se někdo hlásí z místa. Nikoho nevidím, rozpravu končím. Přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích, pokud není zájem o závěrečná slova. Pane zpravodaji? Už rovnou. Dobře.

Pana ministra požádám o totéž. Paní a pánové, já děkuji všem za rozpravu. Děkuji za to, že jsme mohli ozřejmit velmi podrobně jednotlivé návrhy již v rozpravě. A nyní se budu držet především toho, že vše již bylo řečeno a vysvětleno, a pojďme tedy hlasovat. Zemědělský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky jako garanční výbor po projednání návrhu zákona po druhém čtení:

2. návrhy legislativně technických úprav, budouli v rozpravě ve třetím čtení předneseny. Konstatuji, že nebyly předneseny žádné legislativně technické úpravy, čili budeme hlasovat dále v hlasování, které se v proceduře navrhuje jako třetí.

Pan kolega Bendl stahuje... Ale nebude se hlasovat o věcné podstatě toho návrhu, ano? Rozumíme si, pane kolego Bendle prostřednictvím předsedajícího? Je to tak. O stažení se bude hlasovat.

To znamená, že z toho celého balíku návrhů pana kolegy Bendla zůstává hlasovatelné G6, abychom si uvědomili, že tam je něco, co nám přece jenom v každém případě zůstává hlasovatelné. A konečně 18. hlasování o zákonu jako celku ve znění přijatých pozměňovacích návrhů.